Máme nové skutkové podstaty.

Samozřejmě ti chovatelé se nedopouštějí těchto trestných činů, protože podmínky jsou tam přísněji vymezené. Ale před takovými deseti patnácti lety bylo nepředstavitelné, aby byl někdo kriminalizován za týrání zvířete. Byly to přestupky.

Prosím, pokračujte.

Takže tady si myslím, že ten příměr není úplně nejvhodnější, nebo to porovnání. V zásadě navrhuji, abychom pustili návrh novely do druhého čtení.

A já nemám pochybnosti o tom, když vidím, jak kolegové akademici, představitelé těchto oborů, které se opravdu zabývají zvířaty, se přimlouvají a žádají nás, abychom rozhodli tak, jak navrhuje návrh, který právě projednáváme.

Nyní faktická poznámka paní poslankyně Jany Pastuchové. Kolega Černoch jako každý řádně přihlášený ještě počká, jistě vydrží. Jen bych chtěla zareagovat ze své pozice ohledně toho, co tu řekla paní kolegyně Černochová, vaším prostřednictvím. A já hlasovala pro to, aby se to zde komunikovalo.

Takže deset milionů lidí je určitě zabezpečeno pozemní záchrannou službou. Děkuji. Máme další faktickou poznámku pana kolegy Brázdila.

Pojďte, paní kolegyně Černochová, po mně, já začnu vykládat, vy budete vykládat, všichni do toho. My to normálně převedeme někam jinam.

My teď tady můžeme, pojďte někdo ještě další s technickými, a do večera do devatenácti si můžeme vykládat o letecké. Abych se vrátil úplně k tématu, než dám slovo panu kolegovi Marku Černochovi, který byl řádně přihlášen, jako každý řádně vystupující počkal, až faktické poznámky dozní, tak ještě budu citovat omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Nyní pan poslanec Marek Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Pod tento zákon jsem se připodepsal, proto jsem chtěl říct svůj názor. Souhlasím s panem kolegou Brázdilem, vaším prostřednictvím, pane předsedající, stejně tak s paní kolegyní Černochovou, podpořili jsme projednávání letecké záchranné služby, protože záchrana lidských životů je velmi, velmi důležitá, nejdůležitější, řekněme si to na rovinu. Myslím si, že tady zazněl jeden velmi zajímavý názor, který řekl pan kolega Kalousek, a to je to, že lidé opravdu, pokud si říkají lidé, tak nemají právo týrat kohokoli, ani lidi, ani zvířata. Není to jejich právo. A jestliže je možno nějakým způsobem zabránit týrání zvířat, tak je dobré a potřeba v tomto směru něco udělat. Já osobně jsem psí táta a myslím si, že tohle to by měl být jenom začátek všeho, protože je trochu alibismus, jak už zde říkala kolegyně Olga Havlová, paní kolegyně Jana Lorencová, ať už jsou to halal porážky, ať jsou to normální porážky, ať jsou to normální jatka, kde zvířata velmi často trpí, i to je potřeba řešit, stejně tak jako množírny, také téma, které je potřeba řešit.

Proto já osobně podporuji tento návrh. I u nás v klubu máme volné hlasování. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Marku Černochovi. Nyní řádně přihlášený kolega Jiří Dolejš. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Krásný podvečer. Budu velmi stručný. Nerad bych, aby kolegyně Černochová nebo někdo další měli pocit, že příliš mnoho prostoru věnujeme problémům, které nejsou problémy lidí.